Tak proč by tato skupina měla doplácet na svoji píli, aktivitu a také svoji zodpovědnost? Další věcí, které je nutné k rodičovskému příspěvku zavést, je samozřejmě i zařazení automatického valorizačního mechanismu rodičovského příspěvku do příslušného zákona, s čímž náš pozměňovací návrh také počítá. Děkuji vám za vaši pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Pěkný podvečer, kolegyně, kolegové.

Myslím si, že by to mohlo být takhle i v tomto případě. Paní poslankyně, já vám rozumím a požádal bych kolegy v sále o větší klid, případně svá jednání přeneste do předsálí tak, abychom se slyšeli. Prosím, pokračujte.

Chtěla bych ještě zmínit důvodovou zprávu navrhovaného zákona, kde určité věci vnímám jako rozpor. Je tam například psáno, že je potřeba ocenit péči o malé děti, což je pravda, nicméně přitom tento návrh zákona některé rodiče z tohoto ocenění vylučuje. Další věc, že je potřeba pružně reagovat na možnost slaďování rodinného a pracovního života, a to i v oblasti dávkové podpory rodičů pečujících o malé děti, a přitom navrhovaný zákon vlastně trestá ty rodiče, kteří vyčerpali příspěvek dříve a začlenili se na trh práce. A dále, že navrhovaný zákon má pozitivní sociální dopady na příjemce rodičovského příspěvku, neboť bude celková suma této dávky zvýšena. To je pravda, ale pozitivní dopady jsou pouze pro některé rodiče, a to pro ty, kteří rodičovský příspěvek čerpají. Proto my určitě ve druhém čtení předložíme pozměňovací návrh, kde budeme navrhovat, aby zvýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc se týkalo také těch rodičů, kteří již příspěvek vyčerpali, nicméně jejich dítě je ještě v tom režimu nároku na příspěvek, to znamená, k 1. lednu 2020 bude mladší čtyř let. Děkuji za pozornost. Paní poslankyně Aulická.

Prosím, pokračujte.